Řeší ji skutečně až to hlasování ve Sněmovně, které tady tak jako tak proběhne.

To jenom k té ústavní stížnosti.

Na rok!

Za prvé, pakliže vláda na základě toho vládou a nyní už i jinými opozičními stranami vytvořeného pandemického zákona neboli jinak pojmenovaného plošného nouzového stavu, tak jsme chtěli, aby když ta opatření budou trvat déle než čtrnáct dní, o nich musela hlasovat Sněmovna, aby musela být projednána ve Sněmovně. Ale tato naše zásadní připomínka byla odmítnuta. Opět to tam není.

A také to tam nebylo zapracováno.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Přečtu několik omluv.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme vyvolali jednání. Podařilo se nám dostat konečně vládu k jednacímu stolu.

My máme skoro rok zpoždění a měli bychom ho dotáhnout. Takže já jsem rád, že ten návrh zákona je zařazen, že se nám podařilo domluvit, že jsme v tomto byli naprosto konstruktivní a v souladu s tím, co jsme říkali už od dubna minulého roku, že takový zákon se stavem pandemické pohotovosti má existovat.

To jsou všechny věci, které se musí domluvit, aby fungovaly potom, co skončí nouzový stav. Takže jednání běží, my se do nich pokládáme maximálně s tím, abychom dohodli řešení, které bude prospěšné pro všechny občany, a proto jsem velmi zdrženlivý k tomu, dělat cokoli, co by mohlo vést k torpédování těchto jednání. V rámci pandemického zákona se nám podařilo prosadit řadu změn, které jsme navrhovali. Za prvé, z našeho návrhu k náhradě škod, který jsme připravovali ve spolupráci s Rekonstrukcí státu, bylo převzato řešení, že se budou uplatňovat centrálně na základě formuláře u Ministerstva financí s metodikou, samozřejmě vláda nebyla ochotna přistoupit na stejnou úroveň, kterou jsme navrhovali my, a proto se do zákona dostala pouze úhrada skutečné škody, nicméně připomínám, že skutečnou škodu je potřeba posuzovat nikoliv jako škodu na věci, ale podle judikatury Ústavního soudu zahrnuje i náklady, které jsou spojené s tou škodou a s jejím řešením v dané situaci. Podrobně to samozřejmě budou probírat příslušné soudy, které stejně jako v případě nároků podle krizového zákona budou mít definitivní slovo v určení rozsahu náhrady škody. Za druhé se nám podařilo prosadit, aby došlo ke snížení neproporčních pokut, které v zákoně byly, protože tam hrozila pokuta 100 tisíc korun za bagatelní porušení, jako jednorázové, řekněme, pochybení třeba při použití ochranných či dezinfekčních prostředků fyzickou nepodnikající osobou. Tam ministerstvo akceptovalo snížení na 30 tisíc korun. Jedna věc, která zůstává stále na vládě, že je potřeba dořešit rozsah těch oprávnění tak, aby bylo možné zavést systém povinného testování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s covidem. A jedna věc, kterou nám ministerstvo odmítlo, bylo ústavně konformní nastavení jednoho zmocnění, takže tam se to bude posuzovat u konkrétních opatření obecné povahy u správních soudů. Na druhou stranu vláda nám vyšla vstříc v pravidelném informování Poslanecké sněmovny co dva týdny a přezkumu opatření a také v efektivním soudním přezkumu, který bude v případě opatření Ministerstva zdravotnictví koncentrován na Nejvyšším správním soudě. Pokud jde o návrh pana předsedy Stanjury, já nemám problém s tím, aby se to projednávalo tady na půdě Poslanecké sněmovny, jenom bych upozornil, že nemůžeme předjímat, kdy pandemický zákon nabude účinnosti.

Čili případný návrh na ukončení nouzového stavu by měl být upraven tak, aby byl jednoznačný, že pokud nedojde k nabytí účinnosti toho zákona do určitého data, například do 27. února, což je den předtím, kdy ten nouzový stav měl skončit, tak skončí na základě usnesení Poslanecké sněmovny, jinak by to mohlo vyvolávat různé pochybnosti, zda například nejde o implicitní prodloužení nouzového stavu, pokud by pandemický zákon nabyl účinnosti až ve výrazně pozdější dobu, než by jinak skončilo vyhlášení nouzového stavu, tak jak ho vláda přijala. Takže předpokládám, že to jsou změny, které probereme při zařazení tohoto bodu, potom co pandemický zákon bude schválen. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo.